Hlasování číslo 152. Tak prosím. Já jsem fakt tolerance sama. Tak jenom prosím pana zpravodaje, aby vždycky přesně řekl, jaké to má číslo v tom našem systému a čeho se ten návrh týká, ať aspoň máme elementární představu, že si myslíme, že víme, o čem hlasujeme, i když už to tak ve skutečnosti není.

Rozumíme všichni, o čem hlasujeme.

Hlasování číslo 153. Přihlášeno 96 poslanců, pro 93, proti žádný. Návrh byl přijat.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Pane ministře, stanovisko?

Hlasování číslo 155. Přihlášeno 96 poslanců, pro 94, proti žádný. Návrh byl přijat.

Pane ministře, stanovisko?

Prosím, pane zpravodaji.

Pane ministře?

Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

Pane ministře?

Hlasování číslo 158.

Pane ministře, vaše stanovisko? Kdo je pro?

Hlasování číslo 159.